Já vám děkuji, paní poslankyně. Mám zde jednu faktickou poznámku.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené členky, členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, jenom rychle. Já se musím zastat paní ministryně. Včetně příprav, analýz, sbírání podkladů a návrhů na to, jak udělat systém nejenom sociálního zabezpečení, ale všechno, co s agendou Ministerstva práce a sociálních věcí souvisí. Chci se ohradit proti tomu, že to vypadá, jako kdyby paní ministryně nepracovala, pokud by poslanci netlačili. Není to pravda! Skutečně to není pravda. Legislativní proces je naprosto zřejmý. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako každý resort má povinnost věci připravovat, dělat a poslanci se k nim vyjadřují až ve chvíli, kdy dojde návrh do Poslanecké sněmovny. Já oceňuji kolegyně a kolegy ze sociálního výboru, kteří se zajímají a chtějí být účastni už toho procesu, kdy se věci připravují. Je to správně. Nakonec jsou to poslankyně a poslanci, kteří potom musejí návrhy schválit. Ale nicméně nemůžeme si jako poslanci tady říkat, že bez nás by ty věci nebyly. Ony se dějí, ministryně pracuje, ministerstvo pracuje.

Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Pekarová. Já chápu, že samozřejmě budete, paní kolegyně prostřednictvím předsedajícího, hájit svoji ministryni a budete ji podporovat. Protože my tady neřešíme samozřejmě jenom její výši, ale my velmi často, a to právě díky poslancům, a tady úplně nad úroveň stranickosti, poslancům i vládní koalice, jsme se dostávali k tématu jejího vůbec přiznávání a ohromného problému, který tady v této oblasti je. Já jsem to tady vůbec nechtěla dneska zmiňovat v rámci toho tématu. Myslím si, že by to sem sice i patřilo k tomu, ale že přece jenom jednejme věcně o valorizaci, jednejme věcně o tom, co jsme schválili v prosinci minulého roku, ale buďme féroví k tomu, že kdyby nebylo poslanců a jejich ohromného tlaku, a to už od minulého volebního období, tak to, jakým způsobem se tedy dnes čeká dlouho na vůbec posouzení nároku na příspěvek na péči, to by zdaleka nebylo tak častým tématem, jako to bylo díky právě tlaku výboru pro sociální politiku. Tehdy ještě jeho předsedkyně paní Radka Maxová se tomu věnovala každého čtvrt roku, zařazovala ten bod velmi pravidelně a myslím si, že to bude neustále muset pokračovat, protože situace se v tom samozřejmě lepší jenom velmi pomalu, pokud vůbec. Takže buďme spravedliví, že tady v tomto případě opravdu jenom díky tlaku poslanců se něco dělo. A není to jediný případ.

Děkuji.

Paní Adamové Pekarové prostřednictvím pana předsedy: Že jsou problémy při přiznávání dávek, při zařazování občanů žadatelů do těch jednotlivých stupňů, samozřejmě víme. Ale to není věcí zákona. To je záležitost toho, jak to běží v terénu. A tak si myslím, že bychom spíš měli poděkovat současné ministryni práce a sociálních věcí paní Maláčové, že se pustila do věcí týkajících se lékařské posudkové služby.

A tam samozřejmě to není úplně ideální, mohla bych sama vykládat příběhy. Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Richterová. Opravdu fakticky k upřesnění té debaty, jak tady zaznělo, že je třeba i tento příspěvek důsledně kontrolovat.

Takže to je vlastně reakce, že náš stát ty možnosti potom důsledně nevymáhá. Já rozumím slovům paní ministryně, že to je úzce napojené na novelu zákona o sociálních službách. Ale ještě jednu faktickou poznámku musím říct.

Přerušuje se správní řízení.

Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Bauer ještě chvilku posečká, s přednostním právem paní ministryně.

Děkuji za připomenutí tématu lékařské posudkové služby.

Takže je velmi dobře v obraze, co chystáme. Děkuji.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, milé dámy a pánové, opravdu jenom krátce. Já se omluvím, na začátku hned jenom odbočím od tohoto tématu, ale chtěl bych říci několik slov obecně ke kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já mám dlouhodobě tu čest být jak zpravodajem při schvalování návrhu rozpočtu, tak při schvalování závěrečného účtu, a chtěl bych říci, že na tuto kapitolu se dlouhodobě dívám nejenom jako člen výboru pro sociální politiku, ale i jako člen hospodářského výboru.

Velmi složitě.